Ten implementační návrh přináší několik důležitých změn.

To je jedna z těch důležitých změn, které jsou tam obsaženy, ale přibývají i další konkrétní úpravy, abychom dokázali vyhovět právě té evropské legislativě. V tomto případě efekt ale bude nepochybně pozitivní, protože nás se v případě sítě TENT týká celá řada přeshraničních úseků. V tomto případě právě evropská legislativa upravuje, kdo a podle jakého právního řádu se tedy bude řídit například soutěžení té stavby.

Další důležitá změna, kterou přináší novela zákona, zahrnuje i přesné podmínky poskytování předběžných informací, a to dokonce nad rámec nového stavebního zákona tak, aby v případě, že se jedná právě o ochranu zákona 416, aby tam všechny dotčené orgány, všechny dotčené instituce měly přímou povinnost informovat příslušný klíčový stavební úřad o tom, co se v tom území, v daném záměru odehrává z hlediska všech daných ostatních chráněných zájmů, jako je například ochrana přírody a krajiny a podobně. Pro doplnění uvádím, že zákon podle té novely se bude vztahovat nejenom na konkrétní výčet všech staveb, který je uvedený v příloze číslo 2, ale bude se opravdu vztahovat na vše, co souvisí s tou základní sítí, tedy core TENT, a v investičních nákladech přesahuje 300 milionů eur. Zároveň půjde i o konkrétní terminály železniční a silniční dopravy, které na té síti core TENT budou. I to je jedna z těch důležitých změn, kterou zákon přináší. Zároveň bych rád doplnil jednu konkrétní změnu, která se týká české dálniční, respektive české silniční sítě, kdy v příloze číslo 2 je uvedena jako stavba, která bude povolována podle čtyřistašestnáctky, a to konkrétně stavba D43, ale dochází ke změně označení té komunikace. Nic ostatního se nemění. V minulém roce zároveň proběhlo rozhodnutí o tom, že v celé délce půjde o čtyřpruhovou komunikaci, a nové označení je 1/73.

Zmiňoval jsem konkrétně i informační povinnost, to, aby bylo možné získat předběžnou informaci ve významně větším rozsahu než v případě staveb, které se nepovolují podle čtyřistašestnáctky. Na závěr ano, jde o to, abychom dokázali funkční nástroj zákona 416 vztáhnout na stavby, které jsou pro Českou republiku klíčové, které zároveň znamenají díl české odpovědnosti na budování celé evropské, transevropské dopravní sítě, kde jsou obsaženy stavby vodní, ale také železniční a silniční infrastruktury. Pokládám tu změnu za důležitou, pokládám ji za prospěšnou i pro ekonomiku České republiky. Předpokládám, že s otevřením tohoto implementačního zákona dojde k řadě dalších doplnění. Nás čeká určitě uvedení nezbytných podmínek a úpravy české situace pro AFIR, dohodu, která se tvoří na evropské úrovni a která má zajistit napříč celou Evropou adekvátní infrastrukturu pro dobíjení, ale i pro plnění vodíkem na základní transevropské síti. To je určitě věc, kterou bude možné doplnit v rámci projednávání toho zákona.

Mnohokrát děkuji za pozornost a prosím zároveň o pochopení pro důležité kroky, které předložená novela zákona v sobě zahrnuje.

Pěkné dopoledne, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Jsme nyní v prvním čtení. Jak již řekl pan ministr, pan předkladatel, jedná se tedy o evropskou transpozici. Zde pouze připomenu, že síť TENT je evropská síť, která má spojovat jednotlivé členské státy jak na silniční síti, železniční síti, tak z hlediska vodních cest.

Transpozice evropské legislativy je provedena v minimalistické variantě, často o tom diskutujeme. Opravdu to provedení, ten návrh je velmi minimalistický a je zde přesně transponováno to, co by být mělo. Dochází k úpravě zákona v těchto záležitostech: za prvé bude stanoven orgán, který je kontaktním místem pro předkladatele projektu výstavby v rámci sítě TENT, za druhé bude upraven časový rámec pro správní řízení v rámci přípravy klíčových staveb, za třetí bude upraveno poskytování a zveřejňování informací o stavbách a za čtvrté bude stanovena spolupráce v rámci přeshraničních záměrů. Ještě za páté budou stanovena specifická pravidla u veřejných zakázek v případě přeshraničních záměrů.

Děkuji za slovo, dobré dopoledne, dámy a pánové.

Samozřejmě ten zákon my podpoříme, podpoříme jeho posunutí dál do výboru, do garančního, tedy hospodářského.